Nicméně ke konkrétním pozměňovacím návrhům.

Nicméně dnes má vždy přednost ten, který přijde jako první. Nově se umožňuje, aby úřad rozhodl, pokud je to možné z hlediska bezpečnostního a zejména kapacitního, aby například dvě demonstrace o padesáti lidech na náměstí typu Václavského či jiného obrovského náměstí se mohly konat každé na jiné straně a neblokovalo se to druhé jen proto, že si někdo zablokoval tu první část, pokud je to samozřejmě možné. Druhá věc, se kterou jsme nesouhlasili, byl návrh Ministerstva vnitra, aby se za určitých okolností mohli účastníci demonstrace demaskovat promiňte, maskovat. My si myslíme, že by účastníci demonstrace měli být demaskovaní, jednoduše proto, a měli jsme tu zkušenost už nedávnou, že policie nedokáže identifikovat ty, kteří jsou maskováni, a pokud například porušují zákon, pokud ohrožují životy, zdraví nebo ničí majetek třetích osob, pak to samozřejmě vede k tomu, že policie není schopna tyto osoby trestat. A to si myslíme, že je špatně. To znamená, budeli přijat pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, pak bude platit, že na demonstraci se nikdo zahalovat nemá. Nespadá to samozřejmě na akce typu lidové veselice, maškarní, to je věc, která nepodléhá zákonu o shromažďování a je samozřejmě možná. V návrhu bylo také to, že každý by měl právo se shromažďovat. Měla by ale vážný dopad. Demonstraci by mohli svolávat i občané jiných států, dokonce ne států Evropské unie. Tady jsme si dovolili navrhnout změnu, která říká, že pouze občané, případně právnické osoby se sídlem na území České republiky budou moci takovou demonstraci organizovat, právě s ohledem na odpovědnost svolavatelů za konání v té dané chvíli. Nově zavádí ústavněprávní výbor svým návrhem i povinnost písemného souhlasu ke konání demonstrace na konkrétním místě, tedy souhlasu vlastníka toho místa, aby se nestávalo, že souhlas není vydán a vlastník pozemku zjistí, že se na jeho pozemku, na jeho půdě, shromažďují lidé s tím, že se odkázali na to, že kdysi souhlas vyslovil, a vznikají situace, které musí řešit policie nebo úřady. Takže nově se zavádí povinnost doložení písemného souhlasu před konáním této demonstrace. Pokud tady byla debata o tom, kdy může policie či úřad shromáždění přesunout na jiné místo, je to určitě věc, která může být sporná. Já to nerozporuji. Nicméně je třeba připomenout, že platí, že toto může být učiněno jenom ve chvíli, kdy hrozí například ohrožení bezpečí a zdraví lidí, kteří se demonstrace účastní. Nikoli libovolně.

A soudy určitě dostatečně budou chránit všechny, kteří se budou chtít shromažďovat. Tolik tedy k tomu, co přijal ústavněprávní výbor. Důvodem tohoto tvrzení je například i to, že se zužuje okruh míst, na kterých demonstrace není možné konat, tedy například na Malostranském náměstí, které přiléhá k parlamentu, kde dnes sto metrů od budovy Poslanecké sněmovny není možné shromáždění konat a nově to možné bude. A myslím si, že to je krok správným směrem. Děkuju za pozornost. A ještě s řádnou přihláškou pan poslanec Černoch. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Zakazují se demonstrace, které nejsou svolány za účelem připomínky daného svátku na konkrétním místě. Jinými slovy je tím řečeno: buď budete v těchto dnech povinně jásat, nebo máte smůlu. Neustále se zde mluví o svobodě. V minulé rozpravě tady to slovo padalo několikrát. Ale pokud bude přijat tento pozměňovací návrh, tak bude svoboda ubrána, bez ohledu na to, zdali ten či onen souhlasí s tím názorem lidí, kteří na to konkrétní místo v ty vyjmenované svátky chce jít vyslovit svůj názor. Ještě bych rád připomněl, co jsme navrhli my do tohoto zákona za dva pozměňovací návrhy. Jeden z nich je, aby se redaktoři a reportéři médií povinně akreditovali na masových akcích, protože není důvodem vybírat, kdo ano a kdo ne, který novinář ano a který novinář ne, ale důvodem je, aby byl chráněn redaktor, aby byla chráněna jeho technika, aby se nestávaly situace, kdy pořadatel opravdu nemá možnost žádným způsobem ochránit takového redaktora. Bohužel nám se to stalo na Hradčanském náměstí a v té chvíli není možné při patnáctitisícovém davu takového člověka chránit. Kdyby se akreditoval, tak samozřejmě zodpovídáme za jeho ochranu. Je to stejné, jako když půjde na zápas Baník Ostrava, stoupne si do kotle a pak se bude divit a bude požadovat na pořadateli náhradu škody za rozbitý fotoaparát nebo za to, že mu ho někdo polije pivem. Důvod je také jednoduchý. Vyhneme se pak spekulacím o tom, co se na dané demonstraci dělo, nebo nedělo. Považujeme to za dva naše rozumné návrhy. Tímto bych vás velmi rád požádal o podporu. Také děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já si ho v mnohém vážím, ale tento pozměňovací návrh nepodpořím a doporučuji celému našemu klubu tento pozměňovací návrh nepodpořit. Byla tady už řeč o svobodě, tu opakovat, zdůrazňovat nechci. Myslím, že v tom máme jasno.

Jak bychom řešili ty? Jako jestli tedy slaví, nebo jsou proti, nebo co když jako názor nemají a opravdu jenom pozorují?

Taky děkuji. Ptám se, kdo dále do rozpravy. Pokud již nikdo... Děkuji za slovo.

Pouze odmítáme ručit za to, co se na té demonstraci stane přítomnému redaktorovi, o kterém prostě nevíme. V této souvislosti bych tady krátce odcitoval pár vět ze zprávy od Generální inspekce bezpečnostních sborů, která právě reaguje na podněty na události, které se děly na naší demonstraci na Hradčanském náměstí, kdy měl údajně příslušník Policie České republiky odmítnout pomoc redaktorovi Českého rozhlasu při napadení přenosového vozu a narušit tím průběh živého vysílání. Ze zprávy šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů cituji: